Ta bude vytvořena vedle stávající služby jednoduchým interaktivním formulářem, který právě umožní lékaři potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti odesílat elektronicky datovou schránkou nebo elektronickým podpisem.

Takže se ohrazuji proti tvrzení, že to nemáme připravené.

Druhá věc je otázka politické odborné úvahy.

To je vše, co jsem chtěla faktickou poznámkou říci.

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Ty dvě varianty, které tady zazněly, tak bych řekl pouze jedno.

Myslím, že argumenty těch, kteří upozorňují na rizika, jsou mnohem silnější než těch, kteří to mají jako svůj politický program.

Ať mu pak vysvětluje, jak si jenom skočit tu na správu, tu na poštu, tu do tiskárny, jak to bude jednoduché.

Máme určitě více než 400 praktických a ostatních lékařů. Ale tady prostě žádná odborná debata neprobíhá, rozhoduje čistě a jen politika.

Já jsem tedy tomu vystoupení takto rozuměla. Druhá poznámka. eNeschopenka nesouvisí s karenční dobou. To jsou dvě rozdílné věci, které se nepodmiňují, já jsem to říkala na výboru, podmínkou zavedení eNeschopenky, byla to podmínka pana premiéra, byla to podmínka ANO, my se ji snažíme plnit. Prosím, zatím poslední přihláška na faktickou. Kdybych ji chtěl říci, tak řeknu... Čtení jedna, porozumění textu za pět, když už jsem s tím začal. Fakt jste tomu nerozuměla.

Já tomu rozumím. Já bych mohl vaše slova obrátit.